Máme tady šest faktických poznámek.

Ale většinu dotazů, které odpověděl, byly dotazy spíše formálního typu na proces. A proces je důležitý pro vstup zákona do Sněmovny. Druhá věc, co mě tady překvapilo, že Hospodářská komora má samozřejmě možnost připomínkovat, je to zřizované připomínkové místo, ale rozhodně nemá zákonodárnou iniciativu.

Hospodářská komora je připomínkové místo, které nám tady poslalo stanovisko, které, zdůrazňuji, bylo k navržené verzi zákona odmítavé a kritické. Já jsem uváděl příklad své asistentky a je zajímavé, že pan ministr měl nějakou takovou tendenci to hodnotit. Tak my si vybíráme lidi podle jejich kompetencí. Uváděl jsem to, že principiálně, když jsem politik a mám svého asistenta, že je to principiálně podobné, jako kdyby tento asistent za mě vystupoval ve Sněmovně tak, jako jsme zde hlasovali o možnosti vystoupení paní náměstkyně, což si myslím, že Sněmovna je politické prostředí, kde máme na výborech patřičnou odbornost, ostatně podle toho jsou ty zákony i děleny, a my zde vedeme politickou debatu. Takže jenom k té kompetenci a k tomu principu, který jsem uváděl, v případě, že by zde vystupoval někdo za zvoleného politika. Připraví se poslanec Marek Výborný. Pane ministře. Sedíte ve Sněmovně na prvním čtení.

Tak jestli to nezvládáte a jestli se nedokážete zorientovat, tak počkejme na paní ministryni. Já ten procedurální návrh nechám hlasovat. Dobrá.

Hlasování pořadové číslo 5. Přihlášeni 93 poslanci, pro 31, proti 45.

Samozřejmě souhlas tam je, ale zároveň tam je devět stran připomínek Legislativní rady vlády k návrhu, který předložila vláda a Ministerstvo pro místní rozvoj. No tak pro pána krále, když si vezmete celý ten zákon, tak je to naprostá revoluce veřejné správy. Tady dochází k likvidaci toho spojeného modelu, který tady dlouhodobě funguje. No a ten dopad na kraje a obce bude obrovský. Budo to dopad i na veřejné rozpočty, mnohokrát jsme tady o tom mluvili.

A to bude mít dopady na obce a města. Čili fakticky, fakticky ten návrh a když se podíváte na reakci statutárních měst, mimochodem také Ostravy, kterou řídí hnutí ANO, ale Brna, Jihlavy, Liberce, Prahy a dalších dnes, tak ta vám to říkají zcela jasně: zákon brzdí ekonomiku, návrh zákona ignoruje různé potřeby obcí a měst. Mimochodem tím, že chcete rušit samostatné právní předpisy včetně Prahy, tak to je přesně to, co tady znehybní územní plánování na úrovni statutárních měst. A poslední věc.

Všechno faktické poznámky. Děkuji.

Ale vy jste tady zmínil, že nevíte, v čem se zhorší situace samospráv. Tak například vláda bude moci umístit jakoukoliv stavbu v obci bez souhlasu obce. Co bude v něm, to bude bez vůle obce na území obce. Dále třeba vymezení zastavěného území.

Ty také už nemá rada nebo zastupitelstvo vyhlašovat, podobně také výjimky ze stavebních uzávěr, plánovací smlouvy. Tam dokonce spory mezi stranami má řešit Nejvyšší stavební úřad.

To znamená, když tady voláte po tom, aby vám někdo řekl, v čem se zhorší pozice samospráv, tak já bych tipoval, když to tady předkládáte, že to budete vědět.